Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, patřím k těm starším mezi vámi a hodně toho pamatuju.

Protože ten výsledek je hodně podobný. Děkuji vám.

Děkuji za slovo, já to zase řeknu naplacato. Budu reagovat na vystoupení z dopoledne kolegy Marka Výborného a spol. V momentě, kdybychom my byli v bodě, vy můžete omezit délku rozpravy a zároveň my můžeme dávat procedurální návrhy.

Takže většina může omezit tu délku, menšina může dávat ty procedurální návrhy. Pokud nejsme v bodě, není možné ani jedno. Ani procedurální návrhy, to jsme se včera dozvěděli, ale ani zkrácení té doby. Vy zároveň nám omezujete dávat procedurální návrhy, ale zároveň omezujete délku příspěvků. A to je ten zakopaný pes. Já jsem dokonce ochoten jako vstřícnost sama být v jakékoliv fázi, kterou vy si rozhodnete buď jsme v bodě, nebo nejsme v bodě. Ale pokud budeme v bodě a vy nám omezíte dvakrát pět minut, tak my ale můžeme dávat procedurální návrhy a je to vyrovnané. Nebo nejsme v bodě, nemůžeme dávat procedurální návrhy, ale vy nám nemůžete omezovat tu délku. Není možné si z těch dvou systémů vytáhnout jenom to, co se vám hodí.

Děkuji za dodržení času.

Máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.

A vy prostě přece nemůžete říct: Je to tam napsáno, vždyť to každý vidí ano, je tam napsáno potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Jasně jsme si tady vyjasnili, a my jsme to akceptovali, že prostě nejsme v bodě a že takový návrh může dát pouze předseda klubu. To jsme si zde jasně vyjasnili.

Jestli vy můžete omezit rozpravu, tak já se domnívám, že já můžu dát procedurální návrh na přerušení schůze. Prostě buď platí jedno, nebo platí druhé, ale nemůžete si včera vybrat tak a dneska tak. To prostě není možné.

Děkuji, paní předsedkyně.

To znamená, v bodě nejsme a je možné dávat návrh na zkrácení doby vašeho řešení . Můžete si na mě pokřikovat, jak chcete, můžete se šklebit, to je možné, ale na faktu to nic nemění. Je to můj právní názor, mohu se mýlit, ať o tom kdyžtak rozhodne soud, to je jasné, pokud někdo tento návrh dá. A opět opakuju, omezení řečnické doby, a vidím v sále poslance hnutí ANO, kteří to v minulých obdobích sami navrhovali, je standardní, probíhalo, a probíhalo i ze strany hnutí ANO. Takže pokud tvrdíte, že teď někomu omezujeme jeho práva, že děláme něco nepatřičného, tak jste to dělali taky, a pak jste v tom případě pokrytci.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, mě mrzí, jakým směrem se ubírá tahleta debata, kdy jsme omezováni na svých právech, a dokonce jsme uráženi.